Je příznačné, že oněmělý klub poslanců ANO se k tomu nevyjadřuje, přestože finance a členové rozpočtového výboru dívám se, dívám se, jestli vidím kolegy z rozpočtového výboru. Vidím je tady za klub ANO, jsou tady. Tak já to pokládám...

Z tohoto důvodu navrhuji přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministra financí, tak abychom si mohli poslechnout jeho stanovisko, názor financí na dlouhodobé a zásadní dopady toho, o čem máme hlasovat. Ano, já jsem si ho zapsal, děkuji vám za něj. Ještě přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Nejprve zopakuji procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. A ještě předtím, než jej zopakuji, tak vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili opět svými kartami.

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu a ten zní, aby tento bod byl přerušen do přítomnosti ministra financí.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. S přednostním právem se hlásí pan zpravodaj. Prosím.

Nyní eviduji faktickou poznámku pana poslance Michala Kučery. Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Tak odpovědi od pana ministra financí se nedočkáme, jelikož jste si odhlasovali, že nechcete vědět, jakou díru do státního rozpočtu nám tento návrh, tato novela zákona způsobí.

To, že nechcete vědět, kolik nás to bude stát, je samozřejmě vaše věc.

Že to zaplatí právě pracující rodiny, že to půjde z jejich daní. Takže ty dárečky prostě rozdávat budeme. Takže dnes se politika smrskla na to, že budeme prostě rozdávat dárečky. Že nebudeme chtít žádné vládní koncepce, že nebudeme chtít nějaká dlouhodobá řešení. A prostě v okamžiku, když se někdo náhodou ozve proti tomu, že to není systémové, že ty dopady nejsou vyčísleny, že dopady budou placeny právě z daní pracujících rodin, tak bude v tisku označen jako ten, kdo hlasuje tu proti seniorům, tu proti dětem, tu proti nezaměstnaným, tu proti jiným sociálně slabším. To je politika vládní koalice. Děkuji. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Chalánková. Tak já zkusím, vážený pane předsedající, dámy a pánové, ještě doplnit to, o čem jsem hovořila ve svém předchozím vystoupení. Ještě jednou apeluji jak na představitele vládních stran, tak na celou Poslaneckou sněmovnu, že je žádoucí, abychom skutečně nalezli shodu napříč politickým spektrem, protože celá situace budoucích důchodců by měla znamenat komplexní řešení, koncepční řešení, na kterém bychom se všichni shodli. To, že toto řešení se nedá prosadit nebo vyřešit na základě jednoho volebního období, je jasné, protože shoda a vyrovnání důchodů a důchodového účtu skutečně se musí dělat s vizí minimálně na 20 roků, tedy s tímto výhledem. Na druhou stranu to ale neznamená, že nebudeme dělat nic. A bohužel současná vláda promeškala příležitost jednak vysokých příjmů díky růstu hospodářství, ponechala si vyšší hladinu daně z přidané hodnoty, zrušila přitom důchodovou reformu, ke které tyto výnosy měly být určeny nebo využity. Zaznělo tady mnohé. O té jedné třetině na jednu polovinu ve valorizačním mechanismu, ve vztahu k průměrné mzdě jsem již hovořila. Ještě jednou: Vůbec nám nepomůže navyšovat tento zlomek ve vztahu k průměrné mzdě, tedy tu jednu třetinu na jednu polovinu, pokud budou nízké mzdy. Kdybychom se starali o to, aby naše země nebyla levnou montovnou Evropy, podporovali řádně vědu a výzkum, podporovali výrobu s vysokou přidanou hodnotou, jedině tak můžeme zajistit bohatnutí společnosti, růst mez a potom i ten valorizační mechanismus jednou třetinou bude vhodný. Zaznělo tady, že vstoupilo do tohoto spoření, tedy do této reformy, vstoupilo pouze 80 tisíc střadatelů.

Přesto tato současná vláda důchodovou reformu zrušila. Takže to je několik tady poznatků ještě, poznámek k tomu, co zde zaznělo.

Ale tam jsme vlastně viděli tu situaci, která tady stejně nastane během dalších roků, že se bude neustále snižovat poměr výše penze, výše důchodů k průměrné mzdě. A právě proto jsme přistoupili k důchodové reformě, aby byla možnost přesměrovat část odvodů, které jsou povinné, na spoření jednotlivých střadatelů.